Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Rozpočtový výbor doporučuje.

Návrh byl přijat. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Návrh byl zamítnut. Dále návrh O1 poslance Černého. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Návrh byl zamítnut. Dále návrh O2 poslance Černého. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Tady se hlásí pan kolega Vondráček. Dále návrh P pana poslance Kotena. Rozpočtový výbor nedoporučil. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dále návrh Q poslance Jurečky. Rozpočtový výbor doporučuje. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Návrh S1. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Návrh byl zamítnut.

A já myslím, že můžete pokračovat, pane zpravodaji. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Návrh T. Předkládají poslanci Brabec, Havlíček. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Návrh byl zamítnut. Navrhovatel?

V hlasování číslo 37 bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 16, proti 137. Návrh byl zamítnut. Návrh U2. Navrhovatel?

V hlasování číslo 38 bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 75, proti 80.